Tady se neustále přeme, k čemu má sloužit důchodový systém, k čemu třetí pilíř a k čemu první pilíř, na který nejsou peníze.

Já vím, že v průměru se skrývají jednotlivosti, ale o trendech to něco vypovídá.

U většiny účastníků tedy ani není plně využit současný státní příspěvek.

Většina lidí si totiž odložit více peněz nemůže dovolit. A v tom je problém hledání forem zatraktivnění. Zatraktivnění za státní peníze.

Asi pro většinu z nás, ale v podstatě zase jen pro vícepříjmové občany, kteří tak dosáhnou na tento limit, kteří i spolu se stropy na odvody, na další zvýhodnění státu, a tím i na větší degresivní zdanění svých celkových příjmů. Měli bychom si říci, komu, kterým příjmových skupinám má sloužit třetí pilíř a kde je hranice jeho podpory. Náš stát totiž dnes převyšuje svou podporou této formy spoření na stáří státní podpory v jiných zemích. Pak nám nezbývá dost peněz na stabilizaci prvního pilíře i na kroky, které stojí před námi. Já se velmi omlouvám, pane zpravodaji, ale ve sněmovně skutečně není klid a já prosím, abyste se zklidnili. Když se podíváte na věkovou skupinu 18 až 20 let, tak vidíte, že tato v průměru spoří pod hranici 300 korun měsíčně, a nemá tedy nárok ani na státní příspěvek, natož nějaký odpočet z daní. Pro tuto skupinu jste, žel, nenašli žádné zatraktivnění. A právě zde je třeba hledat důvody snižování počtu účastníků spoření, neboť mladí jsou nejméně zapojeni a většina na nový limit 24 tisíc nedosáhne ani náhodou. To opravdu není motivace pro ně. Spoření na důchod s příspěvkem státu už po narození. Kdyby šlo o nový produkt studijního spoření s možností výběru od 18 do 20 či 30 let, myslím, že by to bylo správné. Stálo by zde vedle stavebního důchodového a životního pojištění nové studijní spoření se státním příspěvkem. Ale u takto schváleného návrhu musím konstatovat, že díky novele zákona by bylo možné zavázat nezletilého, tedy nezpůsobilého k právním úkonům, k jeho povinnosti spořit bez ztráty nejméně do 60 let věku. Ta možná třetina výběru v 18 letech na tom nic nemění. A tak si kladu otázku, zda nejde o protiústavní krok, a doufám, že to Senát zodpovědně posoudí.

Pokud by do systému vstupovalo cca 10 % dětí, kterým to zaplatí rodič nebo rodiče a prarodiče rukou společnou, pak se může časem jednat o kmen s jedním až dvěma miliony pojištěnců. A to jistě penzijní společnosti potěší. Co může být lepší než na 50 či 60 let zavázaný spořitel a plátce režie? Mohl bych pokračovat, ale nebudu. Nezpochybňuji tím všechny schválené návrhy. Korespondují zejména s programy pravicovými. Proto si kladu otázku, proč byla tak aktivní levice. Jak je vidět, vše bylo úspěšné a zodpovědný přístup ke státnímu rozpočtu tehdy tak diskutován jak dnes opravdu nebyl.

Jsou sice situace, že když nemůže jiný, musíme my. A já vám za to předem děkuji, neboť se zdá, že by nejvyšší částka mohla projít. Vláda si s ním určitě nějak rozpočtovým opatřením poradí. Děkuji za trpělivost, děkuji za pozornost.

A prosím nyní pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním nám sdělil stanovisko garančního výboru. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji, pane místopředsedo. Pokud bylo mé vystoupení vystoupením zpravodaje, dneska už budu zastupovat jenom garanční výbor.

Pokud tento návrh projde, bude nehlasovatelný pozměňovací návrh výboru pro sociální politiku uvedený pod bodem A. Pokud neprojde bod C a projde bod A, vypořádáme se s návrhem jako celkem v posledním, čtvrtém hlasování. Přivolám naše kolegy z předsálí. Je tady žádost o odhlášení. Odhlašuji vás všechny, prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Budeme hlasovat o proceduře tak, jak ji navrhl pan zpravodaj garančního výboru, pan poslanec Opálka. Zahajuji hlasování o proceduře. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu kolegy Vilímce, uveden pod bodem B, kde jde o valorizaci zákonnou cestou. Paní ministryně, prosím, stanovisko. Negativní. Zahajuji hlasování o návrhu pana poslance Vilímce pod písmenem B. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji.